Doufám, že se provozovatelé budou se státem soudit o náhradu škody, která jim vláda tímto svým způsobem způsobila.

Jen naše vláda a naši odborníci to neví. Jen pro informaci, skiareály teď jsou otevřeny v Bulharsku, v Rakousku, zítra se otevírají v Polsku a podle mých informací také ve Slovinsku. Pochybuji. Já si... jen mají možná lepší vládu než my tady. No, a potřebná legislativa? To si nechám na pozdější, do právních argumentů. Nezajímají mě v podstatě ani výmluvy, že hnutí ANO je pouze jednou ze stran vládní koalice. My tolerujeme raději bych hovořil v minulém času tolerovali jsme vládu jako celek, a to i někdy se skřípěním zubů. Teď už k jednotlivým důvodům. Důvody zdravotní. Vždy jsem tyto důvody nechával pouze na ministru zdravotnictví. I dnes nám pan ministr zdravotnictví popsal situaci a řekl některá čísla. Jaký je stav a vývoj však vidíme všichni sami. Ministerstvo zdravotnictví říká, že není dobrá. Ale proč není dobrá?

Ano, ta chyba je v celém systému nastavení případných opatření.